Já jsem přesvědčen, že takto vysoký schodek státního rozpočtu nemůžeme schválit v legislativní nouzi ze dvou důvodů.

Jakým způsobem jste promítli stávající situaci do hospodaření státu, že stát bude efektivně a ve velkém šetřit. A druhá věc. Jsem přesvědčen, že tento rozpočet není možné schválit bez toho, že by byl upraven rozpočtový výhled, protože my musíme vědět, jestliže se stát tímto způsobem zadlužuje, jakým způsobem bude probíhat konsolidace veřejných prostředků a jakým způsobem v časovém horizontu je stát připraven tyto závazky splácet. To znamená, my máme neúplné informace, a z toho důvodu přednáším návrh na vrácení k přepracování, ke kterému se případně přihlásím v další rozpravě.

Paní ministryně se hlásila o slovo s přednostním právem a zatím nemám nikoho dalšího přihlášené do obecné rozpravy v této věci. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Takže to je ta nekvalitní práce Ministerstva financí, a Výbor pro rozpočtové prognózy, kterým se tady tak často zaklínáte, všechny tyto predikce označil za realistické, ale to zůstává bez povšimnutí, protože to není v konfliktu.

I to je legitimní postoj. Takže to je důvod, proč já musím předložit miliardový schodek.

Ten, kdo to věděl, tak byl kouzelník.

A takto rozsáhlou krizi a s ní spojené důsledky je prostě nutno řešit primárně. A k tomu má právě sloužit tato novela státního rozpočtu, se kterou jsem před vás předstoupila. Budu se držet jenom konsolidace, nebudu říkat úvodní slovo.

I to je teď obrovský palčivý problém dneška. Takže věnujme prosím energii na vyřešení aktuální situace a aktuálních úkolů tohoto roku.

Dále úspory provozních výdajů, které v reálném vyjádření klesají, ale za desítky miliard, a v neposlední řadě cílené zapojování nových i stávajících nástrojů Evropské unie k financování celounijních priorit.

A o této cestě já jsem přesvědčena, že je realistická a realizovatelná. Já si nemohu dovolit střílet od boku cifry, že ušetřím desítky nebo možná stovky miliard na provozu. To je nereálné.

To je nástroj, kterým se financují klíčové atributy hospodářské politiky na úrovni celé republiky, a těmi jsou dlouhodobě udržitelné oživení ekonomiky a prorůstová opatření.

Je nepochybně pro všechny lepší mít danou úroveň dluhu jako bohatší země než jako chudší. Uvědomme si, že deficit v návrhu novely státního rozpočtu a střednědobého výhledu je spojen zejména s propadem příjmů, jak jsem už řekla, a v důsledku jednorázových, nezapomínejte, nebo přechodných opatření spojených s řešením situace ve zdravotnictví. Navýšili jsme státního pojištěnce, teď potřebujeme opětovně opakovaně dát odměny těm lidem v první linii ve zdravotnictví. Potřebujeme dát lidem v sociálních službách, velice často na to upozorňujete i vy.

Paní ministryně, já se omlouvám.